No proč to tady vyjmenovávám? Já jsem zvolen poslancem za Moravskoslezský kraj a tam je samozřejmě letiště Mošnov, u Ostravy. Kdo tam byl, tak ví. No a proč o tom hovořím?

Takže občané žádají referendum a občané prostě s tím nesouhlasí. To je samozřejmě problém.

Tato smlouva zavádí volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoliv movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. Dohoda je navíc uzavírána na deset let, kdy se nedá vypovědět. Smlouva je pro Českou republiku jednoznačně nevýhodná.

A proč o tom tady hovořím?

Tak je to logické, protože když si občané sesbírají podpisy, tak samozřejmě to tam přímo explicitně píšeme, aby samozřejmě ten návrh obsahoval tu konkrétní otázku nebo otázky. A navíc, jak už jsem o tom hovořil, tak aby na tu otázku či otázky bylo možno odpovědět slovem ano nebo ne. Samozřejmě teď by se pozorný posluchač mohl ptát, komu se tedy ten návrh na konání referenda vlastně má podat?

My tady prostě nechceme cizí základny. Tady Fialova vládní pětikoalice jsou tam někteří lidé, kteří jsou úplně mimo, tak ještě by tady strašili Čínou dokonce.

Je to prostě úplně hrůza. Ale já mám času dost. Protože je potřeba tady vysvětlit to, že by bylo dobré, aby se vyvolal ten zákon o tom referendu.

My tady jasně říkáme, aby ta otázka, samozřejmě je ji potřeba vždycky posoudit z pohledu ústavnosti, aby vůbec prošel ten návrh zákona o tom referendu, takže my tady jasně píšeme, že Ústavní soud posoudí, zda je návrh na konání referenda v souladu s ústavním pořádkem a se zákonem podle článku 11.